Já ten zákon otevírám. schůzi Poslanecké sněmovny jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona.

Paní ministryně chce vystoupit v úvodu, takže prosím. Děkuji, pane předsedající. Všem děkuji napříč politickým spektrem za práci z posledních dnů. Myslím si, že v tuto chvíli máme dohodu na kompromisním komplexním pozměňovacím návrhu a řeknu velmi stručně, co jsou jeho hlavní body.

Takže měníme v tom kompromisním pozměňovacím návrhu, který podle mých informací má podporu napříč politickým spektrem, zpět na název dětská skupina.

Odborná způsobilost. Vždy chceme, aby byla přítomna alespoň jedna pečující osoba se zdravotnickou kvalifikací nová profesní kvalifikace, chůva v dětské skupině nebo zdravotnická profese, a zbylé pečující osoby dle široké škály kvalifikací, tak jak to známe doposud. A pokud budou v dětské skupině děti starší tří let, tak zde chceme přítomnost pedagoga minimálně 20 hodin týdně. Je to zejména důležité pro malé obce, kde se očekává, že děti tu budou skutečně až do zahájení povinné školní docházky.

Chce, takže prosím. Děkuji, pane předsedající.

V posledním týdnu jsem ty dětské skupiny navštívila, komplexní pozměňovací návrh jsem jim představila a byli za to rádi. Takže jsem ráda, že jsme se dokázali nakonec z těch mnoha hlasování dohodnout napříč politickým spektrem na jednom komplexním pozměňovacím návrhu.

Velké poděkování také patří samozřejmě paní ministryni a Ministerstvu práce a sociálních věcí za vstřícnost a zapracování požadavků vzešlých z debat na sociálním výboru. Výsledek, komplexní pozměňovací návrh mám tu čest tedy nyní za skupinu předkladatelů představit. Předkladatele jsem jmenovala, chci jenom podtrhnout některé věci, které komplexní pozměňovací návrh řeší. Je to za prvé poskytování péče starším dětem v dětské skupině, to je až do vstupu do základní školy.

Po dohodě napříč politickými kluby také upravuje financování a uchovávání údajů o financování a možnosti využívat finančních prostředků ze státního rozpočtu tak, aby byly využity co nejefektivněji ku prospěchu činnosti poskytování služby péče o dítě.